Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 385, přihlášeno 184, pro 41, proti 40. Návrh nebyl přijat. V tomto případě, protože jsme nepřijali ten návrh, který byl pod písmenkem C3, tak tento návrh podle mého názoru není hlasovatelný. Takže ten bychom vypustili. Návrh A, čili ten komplexní ústavněprávní návrh, je stanovisko ústavněprávního výboru doporučující. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Přednesu návrh usnesení.